Děkuji. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.

Prosím pana zpravodaje o upřesnění.

My jsme hlasovali o návrhu D2, který byl stejně nehlasovatelný vzhledem k tomu, že jsme přijali návrh C1, takže bychom teď měli pokračovat v hlasování o návrhu D7.

Ano, já poprosím o klid. Budeme nyní hlasovat o návrhu D7. Stanovisko výboru poprosím. Pan navrhovatel?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Pan navrhovatel?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 111. Přihlášeno 164 přítomných, pro 51, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko garančního výboru je: nedoporučuje.

Proti?

Hlasování končím. Přihlášeno 164 přítomných, pro 111, proti 45. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 113. Přihlášeno 164 přítomných, pro 18, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko garančního výboru je: nedoporučuje. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko navrhovatele:

Proti?

Hlasování končím. Přihlášeno 167 přítomných, pro 18, proti 109. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana navrhovatele?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.